60. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise

Pane předsedo, máte slovo. Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, otevíráme tedy návrh na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. V rychlosti připomenu, že termín na nominace do volební komise, na členy této komise, byl vyhlášen do včerejších 12 hodin. Všechny kluby řádně své nominace doručily a volební komise dnes ve 13 hodin tyto nominace projednala přijala svoje usnesení číslo 47. Toto usnesení bylo okamžitě operativně po jednání volební komise doručeno předsedům všech poslaneckých klubů.

Připomenu, že volební řád nestanovuje, jestli se má tato vyšetřovací komise hlasovat jako celek en bloc, anebo po jménech. To by tedy mělo zaznít a mělo by to být řešeno v rozpravě k tomuto volebnímu bodu. A poslední větou ještě připomenu, že pokud dnes odpoledne tuto komisi ustavíme, tak zvládneme vyhlásit do dnešního podvečera lhůtu na nominace na předsedu komise a můžeme potom tajnou volbou po 24 hodinách, tedy zítra v podvečerních hodinách, předsedu této komise zvolit tak, aby mohla začít pracovat. Nyní k onomu usnesení.

Tolik tedy k usnesení a nyní vás, pane předsedající, žádám, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu. Děkuji, pane předsedo.

Omlouvám se. Paní poslankyně Jana Černochová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Nebývalo v minulosti ale ani zvykem to, že by se do těchto komisí přihlašovali bývalí policisté, kteří se mohou z nějakého důvodu dostat do střetu zájmů, a bohužel se to děje ve dvou případech. Je mi líto, že musím jmenovat pana poslance Schwarze, který navíc i procházel touto Sněmovnou při hlasování o zbavení imunity na jeho návrh, a pana poslance Ondráčka, který také byl v minulosti policistou. A pokud tato komise má skutečně pracovat nezávisle, má, tak jak jsme si to tady říkali při té dvouhodinové diskusi, k nějakým závěrům dojít, pak by tam neměli být lidé, kteří mohou být jakýmkoliv způsobem zpochybňováni. Takže to je důvod, proč jsem se rozhodla tady vystoupit a navrhla bych v souladu s jednacím řádem volbu tajnou tak, aby každý poslanec a poslankyně měli právo se v tomto smyslu vyjádřit v té volbě. Takže pane předsedo volebního výboru, prosím o tajnou volbu nebo o hlasování o této proceduře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych naopak chtěl vyjádřit názor, že možná bude dobře, když na rozdíl od minulých let tam někdo z bývalých policistů bude, tak aby bylo zcela jasné, že komise má cíl vyšetřit ty věci. Samozřejmě zkušenost vyšetřovat a vůbec znát způsob, jak vyšetřování vést, není dána nám, kteří jsme působili v jiných profesích. Já třeba v roli advokáta k tomu mohu mít blízko, ale rozhodně bych neřekl, že mi je ta schopnost vlastní. Proto si myslím, že pokud nejsou ti lidé ve střetu zájmů, to znamená, že by například tu věc kdykoliv předtím vyšetřovali, tak není důvod, aby nebyli členy oné komise. Jsem přesvědčen, že poslanci jsou si v této věci rovni. Není tady nikdo, kdo by byl ve střetu zájmů, tak jak to bylo naznačeno, a to, že někdo má zkušenosti s vyšetřováním, samo o sobě podle mého názoru mu nebrání v tom, aby se práce v komisi účastnil, a pokud vím, tak nikdo z těch kolegů se neuchází o pozici předsedy té komise, což by možná mohlo být na hraně, ale rozhodně si nemyslím, že by v této věci mohlo dojít, tak jak bylo naznačeno, k jakémukoliv střetu zájmů. Takže mi dovolte, abych se těchto dvou kolegů, kteří byli jmenováni, v tomto smyslu zastal. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pak mi někdo telefonoval prostřednictvím sekretariátu, že došlo k nějakému omylu, tudíž ze dvou nominovaných případných členů navržených jsme stáhli ten počet na jednoho.

Když nás voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny volili, tak se až tak neptali, jestli někdo má minulost tu či onu, a když se zeptali, tak se sami rozhodli podle toho, jestli tedy stojím za to, aby mě zvolil, nebo nestojím za to, aby mě zvolil. A okamžikem, kdy mě volič a kohokoliv z nás, kolegyně a kolegové, volič zvolil, tak v rámci této Sněmovny máme stejná práva, stejné povinnosti a rovné postavení.

Není tady žádné omezení, že jestli někdo byl dříve policistou, tak nesmí do vyšetřovací komise.